Ministerstvo školství si dále vyžádalo další posudek expertního hodnotitele, protože samozřejmě bude kontrolovat tuto celou záležitost, s tím, že a to asi je zásadní informace výdaj na nákup ještě nebyl ze strany Masarykovy univerzity Ministerstvu školství předložen.

Je to již z toho zmiňovaného projektu operačního programu vzdělávání pro vývoj, inovace. VaVpI je samozřejmě v obrovském problému, který jsem zdědil. Jeden z těch velkých problémů se dotýká i tohoto projektu. Pokud jde o unikátní zařízení, tak zpravidla se vždy používá argument, že na to nelze použít klasické výběrové řízení, když to vyrábí například jenom jeden jediný v republice. To vše ale samozřejmě bude prověřováno ze strany Ministerstva školství.

Děkuji vám, pane ministře.

Ano, děkuji za odpověď.

Děkuji. Děkuji vám. Já osobně nedokážu posoudit, jestli všechny údaje, které jsou uvedeny v denní tisku, odpovídají realitě.

Teď na tom pracujeme. Ale já vám nabízím, pojďme se na to podívat společně, protože já osobně na základě i této interpelace si chci tento projekt prověřit a můžeme se podívat přímo, pokud mi odpustí slovutná Poslanecká sněmovna tento výraz, podívat se i do střev celého toho projektu. Děkuji za odpověď. Sedmnáctý v pořadí byl vylosován pan poslanec Radim Holeček, který interpeluje vicepremiéra vlády a ministra financí Andreje Babiše. Takže pane poslanče, máte své dvě minuty. Vážený pane ministře, dovolte mi upozornit na rozpor mezi vašimi předvolebními sliby a dnešní realitou. Sliboval jste, že podpoříte aktivní občany. Nyní však přicházíte s návrhy, které jsou k pracovitým lidem vyloženě nepřátelské. Chci se proto zeptat, proč hodláte omezovat výdajové paušály pro živnostníky. OSVČ nemají nárok na dovolenou, na nemocenskou, nejsou chráněni zákoníkem práce, nemají jisté příjmy. Pro řadu lidí je živnostenské povolání jedinou možností, jak si zajistit zaměstnání, a poskytnout práci i ostatním. Proč jim chcete takovou nesnadnou situaci ještě ztěžovat? Děkuji vám, pane poslanče. Poprosím o odpověď pana vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše.

O například nějakém právníkovi, který může vydělat ročně 80 milionů a odečte si 60 % paušál, například.

Jenom samozřejmě celkově živnostníci přispívají do rozpočtu, platí daně jenom 14 %, a my chceme o tom vést debatu.

Řekli jsme, chceme vést konzultace a debatu. Děkuji. Poprosím o otázku. Jenom spíše doplnění. Děkuji, bylo to pouze doplnění, nebyla to otázka.

A připraví se pan poslanec Daniel Korte.

Takže i ta nabízená cena byla hluboko pod tímto, což si myslím, že není úplně dobré.